Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr zemědělství Miroslav Toman a zpravodaj garančního výboru, kterým byl zemědělský výbor, poslanec Pavel Kováčik. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 435/4. Otevírám rozpravu, do které se přihlásil s přednostním právem pan poslanec Pavel Kováčik, a připraví se pan poslanec Jan Zahradník. Děkuji.